13.

Prosím, pane místopředsedo vlády. Já vám děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já budu opět velmi stručný a jenom připomenu, že cílem evropské úmluvy o krajině a zároveň i protokolu, kterým se tato Evropská úmluva o krajině mění, je podpořit ochranu, péči a plánování v krajině a organizovat mezinárodní spolupráci v této oblasti. Úmluva je založena na společném zájmu evropských zemí v úsilí o udržitelnost rozvoje krajiny a protokol je výsledkem dlouhodobého záměru řídicího výboru pro kulturu, dědictví a krajinu Rady Evropy otevřít Evropskou úmluvu o krajině také mimoevropským zemím, a poskytnout ji tak jako globální smlouvu pro otázky týkající se krajiny.